Já vám děkuji. Dále byl tisk přikázán hospodářskému výboru a výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Zpravodaj. Zpravodajská zpráva v tuto chvíli.

Do výboru životního prostředí bylo k tomuto tisku podáno celkem devatenáct pozměňovacích návrhů. Tyto návrhy se týkaly především sběrné sítě na zpětný odběr, její hustoty a parametrů, podmínek vzniku nových autorizovaných společností, podmínek provozování autorizovaných společností a možnosti zálohování nápojových obalů. Celkem bylo v tomto sněmovním tisku výborem přijato pět pozměňovacích návrhů a výbor k tomuto sněmovnímu tisku přijal následující usnesení. Po odůvodnění náměstkyní ministra životního prostředí Bereniky Peštové, zpravodajské zprávě poslance Františka Elfmarka a po rozpravě výbor pro životní prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky:

a) slovo A nahrazuje čárkou.

2. sběr a využití odpadů z průmyslových obalů; 4. přímou podporou recyklace a využití odpadů z obalů; 6. informování spotřebitelů;

9. daně a poplatky.

I bodu 120 slovo a nahrazuje slovem nebo; II. pověřuje předsedkyni výboru, aby toto usnesení předložila předsedovi Poslanecké sněmovny;

To bude vše. Já vám děkuji. Nyní prosím, aby se postupně ujali slova zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Ivan Adamec a zpravodaj výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj pan poslanec Ivan Bartoš, informovali nás o projednávání návrhu ve výborech a případné pozměňovací návrhy odůvodnili. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

Pak je to zmocnění mé a pověření mé a pověření pana předsedy výboru. Děkuji. Já vám děkuji, pane předsedající.

Prosím, máte slovo. Já děkuji za slovo, pane předsedající.

Novela zákona o obalech nám přináší především recyklační cíle pro jednotlivé materiály, a abychom jich dosáhli, musíme prostě zlepšit třídění a více recyklovat.